Pak jsou tam samozřejmě věci jako představa toho, že to rozšiřujete na školské právnické osoby.

Doporučuji, abychom to vrátili a počkali na to, až předkladatel předloží současně další novely, předkladatelem je vláda, nikoliv jeden z ministrů vlády, ale až vláda předloží další novely o finanční kontrole ve veřejné správě, ze které bude jasné, jestli dojde k redukci a úpravě některých jiných kontrol, nebo jestli je toto jenom rozšíření. Pokud se tak nestane, tak budu doporučovat stejně jako pan kolega Chvojka, aby návrh zákona byl přikázán i do ústavněprávního výboru, protože upřímně řečeno všechny novely Ústavy i ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dělal ústavněprávní výbor. Myslím, že je tam hlavním garantem a že by měl být garantem i za tento tisk. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Připraví se pan kolega Petr Bendl. Prosím pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi pouze několik poznámek k návrhu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Určitě je vám známo, že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán vykonávající kontrolu hospodaření se státním majetkem, a tento návrh zákona rozšiřuje možnost kontroly na veřejné prostředky a státní majetek. Druhá poznámka. Jedna věc je nárůst kompetencí. Já tento nárůst podporuji a budu podporovat postoupení návrhu zákona do druhého čtení, ale je také důležité posílení schopností Nejvyššího kontrolního úřadu, už to tady padlo několikrát. Jedná se především o to, aby úřad mohl reálně provádět tyto kontroly. Jde zejména o personální posílení, což má jistě dopad na státní rozpočet. Pan zpravodaj to tady už říkal. Já nerozumím kritice některých kolegů, kteří již dnes obviňují Nejvyšší kontrolní úřad ze závislosti a z možného zneužití kontrol pomocí výběru kontrolovaných subjektů. Protože tak jak je stavěn Nejvyšší kontrolní úřad, tak je nezávislý. Opakuji nezávislý. Další poznámka Ve výčtu právnických osob podléhajících kontrole NKÚ mi schází Česká tisková kancelář. A poslední poznámka. Z hlediska právní jistoty by bylo podle mě vhodné, aby do tohoto zákona se doplnila kontrola přímo plnění státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. Děkuji za vaši pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Myslíte si, pane ministře, že je hospodárné poskytnout v obci jakémukoliv spolku hasičům, včelařům, místnímu tanečnímu klubu, sportovcům pronájem kulturního domu, který vlastní obec, třeba za korunu? Je to hospodárné? Otázka.